Děkuji za pozornost.

Pěkné dopoledne, dámy a pánové. Mimochodem, s jeho určitou novelou jsem já, a nejenom já, přišel už před rokem a týká se toho, že ten zákon o ochraně spotřebitele, který platí od 1. 12. 2016, velmi kultivoval prostředí spotřebitelských úvěrů, zcela jednoznačně. Byla tam jedna výjimka, a to si určitě vzpomenete, a to jsou takzvaní ičaři.

Tady ten důvod je o to větší, že to budou právě ti živnostníci a OSVČ, kteří se můžou dostat do prodlení.

A to jde až do takové míry, že v případě, že by se potom spotřebiteli podařilo prokázat před soudem, že nebyl posuzován, tak může vracet tu jistinu podle svých možností. To si myslím, že je jednoznačný velký trest.

Spotřebitel může odstoupit do 14 dní bez uvedení důvodu.

A ta poslední věc je, že je tam zastropování těch sankcí to je to 0,1 % denně, maximálně 50 % jistiny do výše 200 tisíc.

Takže já poprosím o podporu.

Byla to lidská potřeba.

Děkuji za pozornost. Byl zatím poslední přihlášený do obecné rozpravy. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Aby nás paní ministryně vedle spotřebitelského úvěru ve své závěrečné řeči informovala i o tom, co plánuje vláda ohledně zrušení daně z nabytí nemovité věci, v jaké podobě a kdy to sem bude posláno. Velmi děkuji.

Já děkuji.